Děkuji panu ministrovi. Pokročíme k deváté interpelaci. Děkuji.

Významným prvkem je i transparentnost přidělování práce jednotlivým soudům, soudcům na základě rozvrhu práce. Na základě využívání informačních systémů se snadno získávají informace, kdy byl dokument doručen, odeslán, komu, v jaké věci atd.

Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo pro vaši odpověď. Děkuji, pane předsedající.

Takže to, co popisujete, je něco, co máme jenom u jedné řady soudů. Na Nejvyšším správním soudu máme čtvrtý systém. A mohl bych takto pokračovat bohužel ještě poměrně dlouho.

Je to zároveň něco, co považujeme za absolutní prioritu a co budeme řešit.

Čili v tomto ohledu vás mohu uklidnit, tady problém není.

Paní poslankyně se necítí býti vyčerpaná, a proto položí doplňující otázku. Ještě jsem tam měla dotaz, jestli ty dokumenty se mezi soudy a státním zastupitelstvím předávají pouze formou datové schránky, pouze tou formou.

Ale nemyslím si, že by tu vznikal obrovský prostor pro nějakou netransparentnost, protože máme jasně definované vstupní body do soudu.

Dnes už je to ovšem a to víme, že se v minulosti občas bohužel stávalo.

Pokud jde ovšem o transparentnost a nebezpečí nezákonného soudce, to si myslím, že dnes nehrozí. Děkuji, pane ministře.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážení páni ministři, pane ministře, kolegyně, kolegové, před dvěma dny jsme se dozvěděli, že Turci, člen Severoatlantické aliance, sestřelili ruský bombardér SU24, který plnil misi v rámci jediného skutečného boje proti radikálům z takzvaného Islámského státu. Věřím, že zde v Poslanecké sněmovně není nikdo, kdo by o této události nevěděl, a proto vynechám další popis a známé informace.

Z médií jsem se dozvěděl, že vojenský analytik Jaroslav Štefec tuto událost označil za válečný akt člena NATO vůči Rusku.

A pokud mohu, pane ministře, prosím, ve své odpovědi mi nepopisujte, kde kudy letěl, kolikrát měl být varován a ostatní informace, které jsou veřejně dostupné, ale odpovězte mi na tento konkrétní dotaz. Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Poprosím pana ministra Stropnického o odpověď.